1. Chtěl bych říci, že tento bod byl přerušen a byl přerušen v podrobné rozpravě, jak zde mám po uzavřené. Aha, děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak. Tím pádem nám pouze zbývá hlasovat o usnesení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.